Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 589/5. Vítám mezi námi paní senátorku Ivanu Cabrnochovou. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych stručně uvedl nyní projednávaný návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů.

Návrh zákona byl z těchto důvodů vrácen k opětovnému projednání Poslanecké sněmovně. Teď bych jen stručně připomněl obsah návrhu zákona. Jeho hlavním cílem je provedení implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, které upravuje značnou část povinností v oblasti dodávání biocidních přípravků na trh. V důsledku přijetí přímo použitelného unijního předpisu je nutné odstranit duplicity a odchylky v českém právním řádu a založit pouze takovou právní úpravu, která umožní jeho bezproblémovou aplikaci a provázání s národní legislativou. Nařízení o biocidech kromě harmonizace přináší i nové instrumenty povolování přípravků a nad rámec původního konceptu vnitrostátního povolení, popřípadě vzájemného uznávání vnitrostátního povolení v jiném členském státě, nově zavádí jednotné povolení Unie, jež umožní žadateli dodávat takto povolený přípravek do všech členských států Evropské unie. Ministerstvo zdravotnictví podporuje návrh zákona ve znění schváleném plénem Senátu, neboť neprovedení těchto změn by mohlo mít negativní dopad na aplikaci zákona. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, nyní projednávaný návrh zákona považuji za důležitý z hlediska zajištění souladu našeho právního řádu s právem Evropské unie a z hlediska zajištění řádného fungování trhu s biocidy. Proto věřím, že tento vládní návrh ve znění schváleném Senátem podpoříte. Děkuji za pozornost. Nechce. Tudíž otevírám rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí senátorka Ivana Cabrnochová. Prosím, máte slovo. Hezké odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci.